290. Prosím pověřeného člena organizačního výboru, pana poslance Jana Richtera, aby se ujal slova a předložený sněmovní dokument uvedl. Pěkné dopoledne, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci.

Tento bod projednal a doporučil Děkuji. Otevírám rozpravu všeobecnou. Do všeobecné rozpravy se nikdo nehlásí. Končím všeobecnou rozpravu. Hlásíte se, pane předsedo ještě, s přednostním právem. Tak, prosím. Ještě jsem neotevřel podrobnou, máte slovo.

Ale vzhledem k tomu, že to bude vyžadovat nějakou infrastrukturu, tak jsem to spíš chtěl avizovat jako podnět pro komisi pro fungování Poslanecké sněmovny, aby to připravila případně na příští rok, pokud bychom to mohli posunout tím směrem k transparentnějšímu hospodaření. Děkuji. A nyní otevírám podrobnou rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Chtěl jsem jenom poděkovat panu kancléři za to, že rozklikávací rozpočet Sněmovny už existuje. Děkuji. Další zájem o vystoupení v podrobné rozpravě nevidím, podrobnou rozpravu končím. Já bych prosil pana zpravodaje, kdyby nás seznámil s návrhem usnesení. Děkuji.